Tuto schůzi svolal předseda Sněmovny v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož vyhlásil stav legislativní nouze. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

A jestli se tak nestane, tak budu nucen schůzi přerušit.

Ještě někdo? Tak snad.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 1 bylo nakonec přihlášeno 80 poslanců a poslankyň, pro 78, proti nikdo.

Potvrzuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Sněmovny.

sněmovní tisk 798 výboru pro sociální politiku;

sněmovní tisk 809 výboru pro sociální politiku;

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k tomuto otevírám rozpravu. Mám zde nějaké přihlášky a s přednostním právem k tomuto chce vystoupit...? Pan poslanec Stanjura, to je zřejmě k prvnímu bodu.

Obecně jestli souhlasíme s tím, že trvá stav legislativní nouze. Nouzový stav jsme schválili, že trvá, nicméně v tuto chvíli můžeme rozhodnout o tom, že si již nemyslíme, že trvá stav legislativní nouze.